Dokonce už v minulém volebním období jsem to sám navrhoval. Proto podpořím co nejrychlejší zařazení k projednání sněmovního tisku číslo 390, což je tedy ta novela ústavního zákona, Poslaneckou sněmovnou. To jenom pro vaši informaci, abyste věděli, z jakých důvodů tedy pan premiér nechodí na jednání Poslanecké sněmovny, když se projednávají interpelace. Samozřejmě jsem zastánce názoru, který zde prezentoval i kolega Michálek, že premiér této vlády by tady býti měl. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože dneska ta konstrukce je taková, že se platí 15 % ze superhrubé mzdy, což je u zaměstnanců něco přes 20 %, ale u živnostníků se ten jejich obrat počítá už jako základ daně, takže díky tomu živnostníci platí patnáct.

Vím, že ČSSD také slibovala snížení zdanění práce především těch nejchudších zaměstnanců, což si myslím, že je velmi žádoucí. Ostatně jsem opakovaně navrhoval zvýšení základní daňové slevy na poplatníka.

Faktická poznámka pan místopředseda Pikal.

To, že je někdo současně poslancem a ministrem, ho možná může omlouvat z přítomnosti na hlasování Sněmovny, ale nemůže ho to omlouvat z přítomnosti na interpelacích. To je prostě věc, která takhle je, to je součástí práce člena vlády, chodit zde na interpelace, být zde přítomen, a nezmění se to ani se zavedením klouzavého mandátu. To bych chtěl předeslat. Další věc, o které jsem chtěl mluvit.

A já bych se chtěl zeptat, kdy ji můžeme konečně očekávat ve Sněmovně, jak dlouho bude ještě trvat připomínkové řízení, protože ten termín se neustále odsouvá, odsouvá se již několik volebních období.

Děkuji. Děkuji.

Samozřejmě, co se týče interpelací, je věc úplně odlišná. Děkuji za pochopení. Děkuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom rád poučil sice ne právníka, ale přece jenom místopředsedu Sněmovny, že trestní oznámení se nepodává orgánům Sněmovny, ale orgánům činným v trestním řízení. O jeho výsledku nerozhoduje ani Sněmovna, ani vláda, ale zase orgány činné v trestním řízení. Děkuji.

Děkuji. Mám zde připravenou interpelaci na pana ministra dopravy, bohužel v tuto chvíli nevím, na koho přesně bych měl tuto interpelaci podat, takže jsem ji podal jak na pana ministra Kremlíka, tak na pana Havlíčka.

Máme zde v poslední době kauzu ohledně společnosti, která by měla vytvářet eshop pro prodej dálničních kuponů. Předmětem mé interpelace není to, jakým způsobem byla společnost vybrána, o jakou částku se jedná a podobně, ale chci se zeptat na další věc, protože bude pravděpodobně docházet podle mediálních výstupů z poslední doby ke změně aktuální smlouvy. A poněvadž ani ze stávajících materiálů jsem nevyčetl, jak by měla fungovat daná, řekněme, platební brána pro platbu za kupony, tak bych se chtěl ujistit, jak to bude.